Já vás tedy prosím, dámy a pánové, pokud dneska tady sledujete emocionální debatu mezi v uvozovkách poslanci z Plzeňského a Středočeského kraje, potažmo debatu, která právě probíhala, mezi Středočeským a Plzeňským krajem, vyjděte z řešení, které navrhli odborníci a orgány ústřední státní správy po několikaleté debatě. To si myslím, že je nejvhodnější a nejčestnější řešení. Určitě je čestnější a vhodnější než materiál odložit a debatu, která trvala několik let, dále uměle prodlužovat. Debaty proběhly, ministři během několika let postupně navštěvovali inkriminovaná území, Ministerstvo obrany jednalo s Ministerstvem vnitra, materiál byl několikrát projednán na různých vládách pořád se stejným závěrem. S takovým závěrem, aby se obnovily původní katastry, aby se obnovily původní hranice Plzeňského kraje a aby tak práva občanů Rokycanska a Plzně jihu byla náležitě a dostatečně chráněna a respektována. A neříkám to, jak už jsem řekl, jako poslanec Plzeňského kraje, ale říkám to jako člověk, který chce, aby zájmy občanů České republiky byly dostatečně chráněny. Říkám to jako poslanec centrálního zákonodárného sboru, který ví, které řešení může zájmy občanů dostatečně ochránit. Jsem přesvědčen, že vláda se bude muset vedle tohoto návrhu, pokud bude schválen, velmi rychle zabývat vznikem chráněné krajinné oblasti, tak aby zvláště řekněme ty přírodní partie daného území byly dostatečně ochráněny a zachovány. Je prosím mýtus, a to tady chci říci, že je nutné z tohoto důvodu, z důvodu ochrany, zachovat celý vojenský újezd Brdy v rámci jednoho, tedy Středočeského, kraje. Pro to není žádný důvod. Máme příklady, které zde můžeme jmenovat, kdy i jiné chráněné krajinné oblasti se rozprostírají ve více krajích. Zkrátka a dobře, forma státní ochrany v rámci CHKO je úplně jiná forma veřejné moci, než je určitá správa či samospráva určitého území. Dámy a pánové, nechci tu debatu dále extendovat, protože zde už všechny argumenty v poslední době byly řečeny a byly řečeny také přímo zde na plénu.

Je to řešení, které schválily tři vlády, schválili ho postupně tři ministři obrany, pracovalo se na něm několik let, toto řešení bylo dostatečně vydiskutováno.

Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu v té podobě, jak jej předkládá vláda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, pan kolega poslanec Pospíšil to tady řekl v podstatě tak, jak jsem to chtěl říci já.

Byl jsem zděšen, že v podstatě jediným cílem opoziční strany, která tam diskutovala o nezrušení vojenského újezdu, bylo to, aby tato krajina byla ušetřena a byla chráněna. Je to v podstatě i dnešní diskuse.

Je mi kupodivu, že tady používáme argument, že vyčištění tohoto prostoru bude drahé. Možná to nebude levné, ale přece nechceme tento prostor nechat znečištěný dalších pět, deset, patnáct let. Stejně se to bude muset vyčistit, ať tam bude vojenský újezd, nebo ať tam bude CHKO. CHKO řeknu příklad, jak tady naznačil pan Pospíšil.

Jsou to věci opravdu liché.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi doplnit to spektrum informací a argumentů, které tady zaznívají v otázce rušení vojenského újezdu Brdy a změny hranic ostatních vojenských újezdů České republiky, o jednu informaci, která zde nezazněla, byť ji avizoval pan zpravodaj. Zmiňoval zde dopis občanů plzeňských obcí, které sousedí s vojenským újezdem Brdy. Je jich tam připodepsáno skoro dva tisíce pod tímto dopisem.

Dovolte mi, abych ten dopis odcitoval, aby tady bylo zveřejněno všechno, protože tím splním i určitý závazek, který jsem dal těmto občanům. Jsou z našeho regionu a chtěli, abyste o tom byli informováni všichni, kteří se budete podílet na rozhodování o této zásadní věci.